Jeden příklad za všechny.

Soudkyně odůvodnila toto snížení s tím, že děti vyrostly, a tak maminka má již více času na to, aby mohla více pracovat.

Takže tady myslím, že by měla mířit právě ta změna legislativy, metodika pro soudce, jejich vzdělávání, a rozhodně si myslím, že by to přineslo velký úspěch.

Myslím si, že trestní represe velmi úzce souvisí s dluhovou problematikou.

Nepodmíněně odnětím svobody by se měli dlužníci trestat opravdu jen ve výjimečných případech. Náklady řízení, náklady na pobyt ve vězení, přeplněné věznice a ve finále i vlastně potrestání dětí, protože dítě lepší životní úroveň tímto prostředkem rozhodně nezíská, ale má z jednoho rodiče kriminálníka.

Čili pokud bychom umožnili a ve spolupráci s obcemi dali možnost dlužníkům pracovat v tzv. veřejně prospěšných pracích, myslím si, že by to bylo také dobré řešení a pomohlo by to vyřešit celou řadu konfliktů. Závěrem několik dalších poznámek. Myslím, že ty skupiny, které tady jsou, jsou velmi rozdílné. Myslím těch neplatičů.

A zcela nakonec kromě toho, že bych si přála, aby došlo ke změně celého systému ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, mi dovolte konstatovat, že spoluzodpovědnost některých rodičů za děti přestala být normální. A to žádná legislativa nezmění. Musí se změnit myšlení ve společnosti. A tak doufám, že to, co zde zaznělo, ty výhrady, by k tomuto mohly přispět. Děkuji. Děkuji a faktickými poznámkami bude reagovat nejprve paní poslankyně Helena Válková, poté paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Já se omlouvám, asi jsem poslední dvě věty své předřečnice neslyšela, ale jinak tentokráte můžu podepsat to, co říkala paní poslankyně Kovářová, opravdu úplně všechno, protože je to takový systematický přehled nedodělků.

schopné se dohodnout, aniž by potřebovalo být nařízeno soudní jednání. Děkuji.

Děkuji. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není. Je 11 hodin 48 minut, poslanecký klub hnutí ANO požádal o přestávku v délce 15 minut.